A právě proto bych chtěl předřadit bod Selhání vlády v řešení plynové krize. Důvody jsou zřejmé a jasné.

A neřešíme pouze ceny, které už takto jsou tragické. Vláda na ně nereaguje.

Podotýkám, že zásobníky na podzim byly plné z 90 %, zásobníky na začátku března byly plné z 15 %, což bych vládě nevyčítal, ani Ministerstvu průmyslu a obchodu, toto nastává každý rok, protože končí sezona. Ale v zásadě správně Ministerstvo průmyslu a obchodu a možná i po tlaku opozice přišlo na vládu s řešením dokupu plynu do zásobníků prostřednictvím Správy hmotných rezerv, což bylo odmítnuto. I to bych připustil, že může být cesta, pokud by nastala varianta B, například německá cesta, to znamená, kdyby se vláda dohodla s obchodníky, kteří by nakoupili do zásobníků dostatek zásob, a motivovala by je například tím, že by jim umožnila, respektive garantovala by jim cenu, případně by jim nastavila podmínky v hodnotě úroku nebo podobně. Nic z toho nenastalo.

V tuto chvíli máme zásoby plynu na úrovni 11 %, je to na 25 dní a vláda nečiní nic. Proto navrhuji svůj bod, jak už jsem ho nazval, Selhání vlády v řešení plynové krize a prosím, aby byl zařazen jako bod předřazený před body, které se měly projednávat, čili jako bod první. Děkuji mockrát. Také děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající.

Každý rok vlády hnutí ANO byla některá mimořádná schůze neschválena a interpelace pak samozřejmě nebyly. Bylo tam jednání všech předsedů poslaneckých klubů a předsednictva Sněmovny a co tam jasně zaznělo, bylo, že jsme řekli: Samozřejmě že máte právo dát o tom hlasovat. A náš postoj byl naprosto zjevný. Nikdy se to tak nedělalo, prostě buď je mimořádná schůze, nebo jsou interpelace.

Děkuji. Nyní nevidím nikoho s přednostním právem. Budeme pokračovat vystoupením dalších poslanců, kteří se řádně přihlásili. Ano, paní místopředsedkyně, jsem si vědom jednacího řádu.

Nazval jsem ho Porušování demokratických procesů v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. A teď k jednotlivým vystupujícím, protože je to k tématu. Nemůžete odvádět pozornost, nepomůže vám demagogie. Došlo zde k porušení ústavy a článku 111 jednacího řádu. Jestli můžu reagovat, nejprve fakticky. Pan předseda Michálek lže, jestliže říká, že jsem mu prostě zavolal jako předseda a řekl a oznámil mu, že budou zrušeny interpelace.

Většinou kluby byly velice vstřícné, souhlasné. Uznávám, že pirátský klub nejvíce váhal, protože chtěli interpelovat, ale to není tak, že si to můžete vyhlasovat. To se vždycky bralo jako právo veta. Jestliže kterákoli opoziční strana řekla: Já si to nepřeji, tak se tento postup nemohl udát. Já vám to vysvětlím. Vy jste vynalezli techniku, jak obejít jednou provždy interpelace. Tohle můžete udělat vždycky. Vy si prostě ve středu odpoledne svojí většinou prohlasujete, že čtvrtek není jednací den, a my celé volební období nebudeme mít interpelace. Dochází vám to? Chápete, že jde o princip? A proto tu vystupujeme, že to není o tom jednom jednacím dni.